Připomenul jsem řadu opatření, která naše vláda na začátku svého působení udělala.

Na nikoho nezapomínáme. Situaci bereme vážně a intenzivně pracujeme na tom, abychom toto těžké období zvládli.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pěkné odpoledne. Než udělím další slovo, přečtu omluvy.

Budeme postupovat dál podle přednostních práv a nyní požádám pana předsedu Tomio Okamuru, aby vystoupil s přednostním právem před otevřením rozpravy. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Vážené dámy a pánové, vládě Petra Fialy z ODS důvěřuje jen něco přes 20 % obyvatel České republiky. Je to rekordně malé procento, ale i tak mám o průzkumu velké pochyby, jelikož když pominu poslance pětikoalice a jejich vládu, tak nevím opravdu o nikom, kdo by této vládě důvěřoval. Zopakuji důvody, proč poslanci hnutí SPD iniciovali dnešní vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. Fialova vláda není schopna řešit zdražování energií a potravin a odmítá pomoci našim občanům a firmám. Miliony občanů se kvůli neschopnému premiérovi Fialovi a diletantské a nekompetentní vládě dostává do neřešitelných finančních a sociálních problémů, krachují firmy a hrozí nárůst nezaměstnanosti. Do toho všeho jsou vládní strany zasaženy organizovaným zločinem, korupcí a styky s mafií. Tahle vláda už stihla napáchat tolik zla, že by měla odstoupit a měly by se konat nové mimořádné volby.

Ale víme, že skutečnost je jiná. Fialova vládní koalice jen předstírá hru na demokracii, která pro ně končí dnem voleb, a pak už si tato samozvaná elita dělá, co chce, a na voliče, neřkuli na všechny občany, zvysoka kašle. Slyším zoufalý pláč z řad Fialovy vládní koalice, jak to, že opozice volá po hlasování o nedůvěře během českého předsednictví Evropské unii? Předseda hnutí ANO Babiš prý slíbil, že během předsednictví vyvolávat nedůvěru nebude. V prvé řadě je chyba, že pan Babiš něco takového vyslovil, jelikož dát komukoli důvěru a být k němu loajální jen proto, že na českou vládu přišla řada půl roku dělat divadlo, že předsedáme Evropské unii, je směšné a nemá to logiku.

Nikoho to nezajímá a není ani proč. Kdo skutečně Unii velí, to by bylo fajn vědět, ale jasné to není. Vidíme jen nesmyslné protievropské a protičeské příkazy a zákazy.